Nemám peníze.

Když je to ve státních hmotných rezervách, tak kdo je vlastníkem? Stát.

Ale hlavní je to, poslancům říct: já nemám žádné peníze, které tu dám tomu ministrovi nebo tu dám tomu ministrovi. To se úplně míjíme v tom, jaký je úkol Ministerstva financí a ministra financí. To nejsou moje peníze, které já někomu milostivě, nebo rád nebo nerad někomu pošlu. Viděl jste rozpočtové opatření. Nejsou žádné dodatečné zdroje. Já to říkám všem.

Že je tam potom vrátíme, je naprosto logické.

Nyní je přihlášen pan místopředseda Bartošek, taktéž s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Každopádně příště je potřeba používat to, že je explicitně třeba říct, že se otevírá obecná rozprava.